Poslušný ministr se tak má chovat. Ale prosím. To ale není důvod k tomu, aby tento postoj respektovali poslanci, kteří se tomu několik měsíců věnovali. Suverénem je Poslanecká sněmovna. Suverénem není vláda ani jednotliví ministři.

Žádný ministr financí není schopen odhadnout své příjmy s přesností na 46 milionů korun! Je to částka, která odpovídá kompetenci ministra financí rozhodnout, dát tuto částku z vládní rozpočtové rezervy samostatně bez souhlasu vlády. Je to částka z hlediska objemu, který dnes schvalujeme, marginální, a přitom částka naprosto zásadní a klíčově důležitá pro mezinárodní festivaly, na které jsme všichni pyšní!

Poslední faktickou poznámku, kterou registruji, má pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo. Nevím, co bude pan ministr sledovat.

Kde je problém? Jestli je něco standardního s velice vysokou přidanou hodnotou a relativně bezproblémovou, tak je to zrovna toto.

K panu poslanci Chalupovi.

Děkuji.

Vzhledem k tomu, že neeviduji žádného přihlášeného do rozpravy ani faktickou poznámku, pokud se skutečně nikdo nehlásí, rozpravu končím. Závěrečné slovo se nebude konat. Ale vzhledem k tomu, že se pan poslanec Fiedler rozhodl, že stáhne jeden svůj návrh, tak vzhledem k tomu, že máme schválenou proceduru hlasování, musíme nejdříve dát hlasovat o vyřazení tohoto bodu. Sněmovna se bude muset vyjádřit, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s vyřazením bodu. Přednesete tento návrh?

Dám hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že stahuje z následujícího hlasování pozměňovací návrh pod číslem B12.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 103. Návrh byl přijat. Děkuji. Proceduru jsme schválili.

Je to tradiční.

Prvním je A1. Jedná se o přesun v Ministerstvu zdravotnictví. Vaše stanovisko? Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování číslo 104. Přítomných poslankyň a poslanců 184, pro návrh 184, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Dále je bod A2, také přesun v kapitole Ministerstva zdravotnictví. Stanovisko souhlasné. Pan ministr?

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování číslo 105, přítomných poslankyň a poslanců 184, pro návrh 183, proti nikdo. Návrh byl přijat. Stanovisko souhlasné. Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Souhlas. Pan ministr?

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 107. Přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 180, proti 4. Návrh byl přijat.